Co se stalo? Pan ministr vyměnil ředitele Úřadu práce, a i to velmi pochybným způsobem, a to bylo vaše řešení.

To je vaše velké selhání. To vy jste lidi vyzvali, aby šli do předčasného důchodu. To kvůli vám teď úřady nezvládají. Ale vy vlastně navrhujete zpřísnit podmínky pro vše.

Co když je chtějí použít třeba na zateplení nebo na něco jiného? Ovšem jiné úspory než důchodové spoření nemají, protože padly na energie už teď. Vy jim řeknete ne, ze svých úspor na stáří to zaplatit nesmíte, z těch můžete čerpat jen po částkách.

Troufám si říct, že teď už při tomto složení Sněmovny vím o mnoha lidech, kteří dlouho pracovali, těžce pracovali a neseděli celý život třeba tady nebo jenom v kanceláři. Někteří pracovali opravdu těžce rukama.

Podle vašich plánů budou dřít třeba do 65 let. Já, když si vezmu, že chcete udělat náročné profese, tak se pořád jako zdravotník zamýšlím nad tím, že to je vlastně všechno bráno podle hygienických tabulek a tam nepatří opravdu mnoho dalších profesí, které by si to zasloužily.

Ale určitě budu ráda, až se tady vyjádří i mí další kolegové, kterých je myslím ještě dost. Schůze opravdu začala pro nás obyčejné poslance vlastně až teď, takže já jsem ráda i za všechny příspěvky, které si zde poslechnu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Následuje paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

To znamená, určité omezení, nebo velké omezení v možnosti nakládání s důchodovým pojištěním, respektive připojištěním. Protože uvědomte si jednu věc.

Že to není pravda.